Spousta lidí si vzala úrokové sazby, mají fixaci na tři, na pět let.

Pokračujeme řádnou přihláškou pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ono vše souvisí se vším.

Všechny tyto zákony a vedle toho třeba taky zákon o státní sociální podpoře či hmotné nouzi mají dopad na konečnou cenu bydlení. A nakonec bydlení je v naší společnosti naštěstí i právem. Myslím si, že tento zákon bude mít dopad na bydlení. Pan ministr zde předložil statistiku. Nevím, proč ji předkládal, protože ona vychází ještě ze znění současně platného, čili ne toho návrhu, který projednáváme. Ale kde je záruka, že se situace na trhu nezmění? Víte, jestliže státní sociální podpora vyplácí příspěvek na bydlení podle toho, jestli překročí nájem 30 %, v Praze 35 %, a není to fixováno, tak to samozřejmě nikterak nesnižuje cenu bydlení.

Když si to dáte všechno dohromady a teď se podíváte na ten návrh, který já jsem pozorně poslouchal pana guvernéra, obhajoval ho logicky, ale na druhé straně musím říci, že i obhajoba ovlivňování kurzu koruny neboli snižování kurzu byla taky teoreticky vysvětlována, ale myslím si, z mého pohledu správná nebyla, tak jsem ostražitý i tady při tomto.

Pokud by došlo k určitému propadu s bydlením, tak to musí zákonitě dopadnout na stavebnictví a na prodeje.

A myslím si, že to potřebujeme. Ty problémy, které řeší ta novela a my jsme vlastně zkracovali dobu projednání tisku na 30 dnů, a dneska, jestli se nemýlím, už je 83 dnů od projednání, takže jsme překročili i tu původní hranici, takže jde o složitou materii. Myslím, že jsou tam pozměňováky, které vyjdou vstříc většině, a že tento materiál projde.

Ale to by mi ani tak nevadilo, protože Evropa žije především na nájemním bydlení, jenomže tady bude situace, kdy poroste díky tomu, že se vzdálí úvěry těm středněpříjmovým skupinám, tak bude růst i nájemní bydlení.

A pak bude větší tlak na sociální byty a je otázka, jak to se sociálním bydlením bude. Takže nerad bych nahrával při schvalování tohoto zákona velkým bankám, nerad bych nahrával spekulantům.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pokud si pamatujete první čtení, zákon tady prošel bez nějaké výraznější diskuse, byl navrhovatelem a autorem představen jako technická novela.